Budeme pokračovat. Stále se nacházíme u projednávání změn pořadu jednání této schůze. Já jsem se pokoušel nalézt nějakou shodu na dalším postupu. Ta se mi nepodařila.

Má to prostě svoji logiku. V případě, že namítáte tento postup, samozřejmě můžeme o tom hlasovat.

Pane předsedo Poslanecké sněmovny, vy se chystáte porušit zákon. My s tím nesouhlasíme. Nedá se hlasovat o tom, že změníme pořadí přihlášených, pokud není shoda. Nedá se. Pane předsedo, nerozuměli mi.

Jinak mám opravdu za to, že pro nás pro všechny z hlediska zdravého rozumu bude lepší, když si vyslechneme stanovisko. Prosím, pane předsedo. Tak to prostě není.

Já to prostě nevím.

To není logika. To se na mě nezlobte. Znovu opakuji, abychom si rozuměli, ani bych nenavrhoval něco takového, že o tom můžeme hlasovat. I když samozřejmě Sněmovna je suverén. Já bych chtěl, já bych chtěl tento postup umožnit a máteli pocit, že porušuji jednací řád, já naprosto považuji za legitimní vaši námitku proti tomuto postupu a s tím by se musela vypořádat Sněmovna. Rozumíme si, pane předsedo? Rozumíme. Teď profesně. Vy jste právník, já jsem programátor. Já vznesu námitku proti vašemu postupu a Sněmovna ji odmítne. Co bude dál? Ne, to je porušení zákona. To se na mě nezlobte. Já proto říkám, já jsem se obával, že tohle řeknete, že prostě hlasováním se nedá porušovat zákon. Kdybych se tady snažil o nějaký útlak většiny nebo menšiny, chápu i ten smích.